51. Návrh na odvolání členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Pane předsedo, máte slovo. Dobrý den, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci. Je to z technických důvodů, aby tajná volba člena NKÚ a místopředsedy Poslanecké sněmovny mohla proběhnout těsně před obědovou pauzou, aby poté mohla komise sčítat.

Tyto věci můžeme projednat ještě zároveň. Dobře, v pořádku, děkuji a otevírám tedy bod číslo 51, Návrh na odvolání členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.

Je to dle principu poměrného zastoupení politických stran v Poslanecké sněmovně.

Pro nováčky zde ve Sněmovně připomenu, že volba nových členů správní i dozorčí rady, to jsou právě ony další volební body, které proběhnou bezprostředně poté. Usnesení volební komise s číslem 27 vám bylo rozdáno na lavice ve sněmovně. A nyní vás, pane předsedo, prosím, abyste otevřel rozpravu. Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Nikdo se nehlásí. Nezazněl návrh na tajné hlasování, budeme tedy hlasovat veřejně o odvolání.

Já děkuji. A nyní vás tedy, pane předsedo, prosím, abyste v rámci bodu 51 nechal hlasovat Sněmovnu veřejně pomocí hlasovacího zařízení o odvolání členů Správní rady VZP České republiky en bloc pomocí hlasovacího zařízení. Ano, vyhovím. Zahajuji hlasování pořadové číslo 59 a ptám se, kdo je pro odvolání členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Děkuji vám.